Nezlobte se, ale dneska si dovolím tvrdit, že když už se máme bavit na chvíli o ekonomické oblasti vztahu v Čínou, tak to není tak úplně pravda, když tady jenom tak zazní, podívejte se, export klesl v tomto roce. To není pravda. To je jenom jedno číslo.

Jednání, která se vedou. Tam pár měsíců, půlrok není žádná míra. A je velmi těžké teď podávat zprávu o něčem, co probíhá a kde mohu jenom tušit obrysy toho, co je dneska ve hře. Ale je pravda, že to, co je v těchto obrysech, v těch jednáních, to jsou poměrně značné prostředky a značné investice. A nebude to znamenat, že budeme pod vlivem Číny, ani to nebude znamenat, že budeme vazalem, přátelé.

A Česká republika je pro ně velice zajímavý partner. Víte proč? Protože to, kde Čína kulhá, je ta vývojová oblast. Tady prostě vznikají zajímavá jednání a zajímavé projekty, které, jsem přesvědčen, budou a mohou být oboustranně výhodné. Takže dělat bilanci je v této chvíli předčasné.

Já si dovolím, ještě než začnu, tak vám řeknu.

Už tady začíná problém.

Mně připadá tady tahle myšlenka Peroutkova zajímavá i z hlediska zahraniční politiky.